Jedná se o zvýšení příspěvku na péči hlavně osobám v prvním a druhém stupni závislosti. Těmto osobám byl příslušný příspěvek naposledy zvýšen před sedmi lety v roce 2016 a jejich životní situace je více než zoufalá, zejména poté, co vláda od letošního ledna opět zdražila sociální služby pro osoby v prvním a druhém stupni závislosti. To je už opravdu likvidační a ještě markantněji to sníží kvalitu jejich životů a to bude mít vliv jednoznačně na negativní dopady a jejich zdravotní stav.

S ohledem na výrazný růst inflace a cen základních životních potřeb a nákladů rodin za bydlení, energie, potraviny, pohonné hmoty, dětské potřeby, ale třeba také splátky hypoték a dále považuji navýšení tohoto příspěvku za nejvýš akutní a potřebné. V situaci, kdy se rodiny s malými dětmi, a zejména tam, kde se jedná o rodiče samoživitele, především matky, propadají ve velkých počtech pod hranici příjmové chudoby, přicházejí o úspory a hrozí jim pád do dluhové spirály či exekucí, považuji zvýšení rodičovského příspěvku za nezbytně nutné. Už včera bylo pozdě.

Ba co více, svým vědomým postojem znemožnili jeho projednání i projednání návrhu na zvýšení příspěvku na péči, když se nepřihlásili ke svým hlasovacím zařízením, ačkoliv byli v sále Sněmovny přítomni, a o našich návrzích tak nemohlo být z důvodu neusnášeníschopnosti Sněmovny meritorně hlasováno a jejich projednávání se zpozdilo minimálně o půl roku.

Ve všech těchto oblastech vláda premiéra Fialy totálně selhává. Je nečinná.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Vondráček.

Pane poslanče, prosím. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

To si asi nepřál nikdo. Já jenom v úvodu krátce ještě k té schůzi. Já to beru sportovně, zkrátka zorganizovali jste se, vymysleli jste parlamentní techniku, jakým způsobem nepustit opozici ke slovu.

To byly zčásti obstrukční projevy. Já říkám znova, respektuji to, akorát se prosím zamyslete nad tím, že když opozice říká, že není slyšena a nemůže mluvit, tak reagujete tím, že ji nenecháte mluvit.

A přišel za mnou velice rozhořčený Jan Farský a říká, co jsem si to dovolil, že na začátku mluví dva za hnutí ANO.

Tak si, prosím vás, ti, co jste tu byli, tak si zkuste vzpomenout, jaké to bylo, a zkusme se podle toho k sobě chovat, protože opravdu demokracie je o tom, že se ta opozice a koalice střídá. Ach, to nešťastné střídání vlád.

Je to nadužívání jednacího řádu, mně se to nelíbí a já doufám, že se to nestane zvykem, jak se pomalu stává zvykem, že nadužíváte mimořádných schůzí k projednání nějakých vládních priorit. Taky to není dobrá cesta. A základem všeho je, že chybí komunikace mezi opozicí a koalicí. Dneska to není o čisté nedůvěře vládě. Já jsem přesvědčený, že tato vláda důvěru nemá, že už v okamžiku svého zvolení pro ni hlasovalo jenom 43 % obyvatel a všichni ostatní hlasovali proti ní.

V současné době vláda dělá všechno pro to, aby důvěru ještě nadále snížila, a úplně devastujícím způsobem vystupuje tak, že vlastně odmítá ve veřejném prostoru připustit, jakkoliv připustit, že se třeba něco úplně nepovedlo. Vždyť co by se stalo, kdybyste řekli, že některé opatření, některá opatření nevyšla na 100 %?

A já už jsem o tom tady podrobně hovořil.